Děkuji za slovo.

A není to ani podle mě správné.

To záleží na tom konkrétním člověku. My mu nechceme říkat, co si má vybrat, protože to samozřejmě ani nejde.

V zákoně o léčitelství bude pouze upraveno, že ti lidé, kteří tyto různé metody aplikují, musejí být někde evidováni, musíme mít přehled o tom, kdo je aplikuje, musejí vést aspoň nějakou základní dokumentaci o tom, co s tím pacientem dělají, protože ta dnes není, aby třeba ten pacient, pokud bude poškozen, nebyl v důkazní nouzi, pokud třeba bude chtít toho člověka žalovat, protože dnes to skutečně funguje tak, že vlastně žádná pravidla pro toto nejsou. A to si myslíme, že je třeba řešit. Ale vůbec se tam nebude řešit, jestli je nějaká metoda povolena, nebo zakázána. To necháváme na svobodné volbě daného člověka. Děkuji.

Takže děkuju všem. Také děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Martínek. Prosím, pane poslanče. Děkuji. Tím máme vyčerpané jak faktické poznámky, tak přihlášky do obecné rozpravy.

Děkuji. Nyní prosím pana poslance Maška. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 1301. Dobrý den, pane předsedající. Také děkuji. Tím máme podrobnou rozpravu též vyčerpanou. Podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. V tom případě končím druhé čtení.